Za prvé k obsáhlému rozboru paní profesorky Válkové k Ústavnímu soudu. Jenom konstatuji, že Ústavní soud sám a teď cituji: Ústavní soud však dodává, že jeho závěry neznamenají, že by potvrzoval zákonodárcem zvolené řešení jako jediné možné, nebo dokonce nejlepší. Skutečnost, že zvolené řešení testu proporcionality obstálo, neznamená, že není k dispozici jiné řešení, které by při stejném standardu ochrany zdraví šetrněji zasahovalo do práv těch, kteří chtějí kouřit. Zákonodárce tím není zbaven prostoru pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb Pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb, opakuji ještě jednou. To znamená, ta regulace může být jiná. To je první poznámka, kterou jsem chtěl přičiniti. Druhá poznámka.

Pokud se jedná o hospody a pivnice, tak odpověď určitě ano a spíše ano převyšuje odpovědi určitě ne a spíše ne. Stejně tak zase je to ten průzkum, který nám dalo Ministerstvo zdravotnictví stejně tak: Bude tomu rok otázka co začal platit protikuřácký zákon. Někteří trvají na jeho platnosti či žádají jeho zpřísnění, jiní žádají jeho zmírnění či zrušení. Vy osobně byste protikuřácký zákon a teď je otázka. Odpovědi zcela zrušil nebo zmírnil jsou 50 %. Odpovědi zpřísnil nebo nechal beze změny jsou 47 %. Tak to jenom k těm náladám veřejnosti. Ano, většina veřejnosti vítá, že existuje zákon, to je v pořádku.

A poslední poznámku si nemohu odpustit ve vztahu k tomu, že dneska začal pan ministr za ANO říkat, že hnutí ANO má závazné hlasování a včetně těch, co podepsali, budou hlasovat pro zamítnutí zákona.